Já chápu, že vláda je v demisi, že ten prostor pro aktivitu není úplně široký, ale myslím si, že by měla plnit aspoň svoje strategické dokumenty, a to zejména pokud jde o digitalizaci stavebního řízení, která by umožnila, že by ten jeden spis, který dneska musí obíhat 30 až 40 úřadů, které se vyjadřují k té dokumentaci, bylo možno poslat elektronicky, aby jednotlivé úřady na sebe nemusely čekat, protože ony vydávají na sebe navázaná stanoviska, ale mohly by to řešit paralelně a celé by se to zrychlilo.

Děkuji. Prosím pana poslance Jandu.

Novela zákona, kterou Parlament přijal v loňském roce, přinesla kromě jiných změn také povinnost pořídit tzv. závazné stanovisko orgánů územního plánování příslušného úřadu. Příslušný odbor územního plánování úřadu obce s rozšířenou působností tak nově posuzuje soulad navrhovaných staveb s územními plány. Takovou agendu však dosud tyto odbory nevykonávaly, a proto na ni nebyly a nejsou připraveny, přičemž zákonná lhůta na vyhotovení takového stanoviska je 30 dnů. Posudky se ale vydávají v řádu několika měsíců a vinou této novely se tak po celé České republice prodlouží stavební řízení až o měsíce. To vše v důsledku toho, že úřady nejsou absolutně schopné vydávat tisíce naprosto zbytečných dokumentů s razítky. Tato novela měla podle plánu věci zjednodušit, ale naopak přináší nesmírné komplikace. Za to vše může vaše předchůdkyně. V domnění, že vyřešila problém, který neexistoval, však vyrobila problém zcela nový.

Děkuji. Prosím pana poslance Profanta.

Tato zakázka je vypsaná za 267 milionů korun, tedy vysoutěžená, její původní cena byla ještě vyšší. Moje zkušenost z veřejné správy je, že tohle nemůže dopadnout dobře.

Dobrou zprávou je, že v daném článku jsem se dočetl, že data se budou dále zveřejňovat. Nicméně v současnosti obdobná data nejsou zveřejňována příliš kvalitně.

To jsou data sice uveřejněná, ale nejsou to open data. A to si myslím, že je velká škoda.

Děkuji.